Ale my si tady hrajeme na něco, co má politický dopad, přitom je to tedy hloupost neuvěřitelná a má opravdu negativní dopad na identitu státu, na státní suverenitu.

Děkuji vám.

Děkuji za slovo.

Mám informaci, že tyto přestávky jsou poté, co bude schválena procedura.

Hodně partyzánů, hodně bojovníků. Děkuji.

Je to věc, která se diskutuje také 30 let, stejně jako výchovné.

Děkuji.

Děkuji za slovo.